Ministerstvo vnitra, to je zajímavý příklad, na Ministerstvu vnitra naopak dochází ke snižování některých prostředků, ale podívejme se kterých.

Ale to se neděje, to jsou prostředky, které jsou pro výzkumné organizace naprosto ztracené. Vláda naopak neinvestuje tam, kde by to mělo smysl a kde je to důležité pro budoucí prosperitu naší země. Podívejme se třeba na oblast výzkumu, vývoje a inovací, což je, jak se snad shodneme, klíčová oblast, do které bychom měli finanční prostředky dávat.

Neposilují se ale ani výdaje na investice, o kterých vláda tolik mluví. Třeba Ministerstvo dopravy tady se využívají rezervy Státního fondu dopravní infrastruktury z minulých let, ale kdyby jich nebylo, tak jsou investice v této oblasti ještě významně nižší. Vláda sice plánuje vybrat na daních o 30 mld. více, ale tyto peníze neinvestuje, tyto peníze dobře nevynakládá. Kdybychom si představili rozpočet domácnosti, tak by to bylo tak, že třeba máte hypotéku, kterou máte splácet, a máte půjčku na auto a chcete platit kroužky dětem.

Je to absurdní? No samozřejmě, že je to absurdní, ale přesně tímto způsobem sestavila vláda tento rozpočet a vláda se tak chová. Vláda nám tvrdí, že šetří. Podívejte se na ta předložená čísla.

Na ty enormní výdaje samozřejmě vláda musí někde brát a vláda na ně bere například tím, že přestává investovat nebo neinvestuje dostatečně. Já bych prostřednictvím paní předsedající připomenul zde hovořícímu panu poslanci Volnému , který mluvil o těch investicích, že oproti poslednímu roku vlády, na kterých se podílela Občanská demokratická strana, se investice významně snižují.

No tak prosím vás, v čem je ten rozpočet proinvestiční? Kam ty peníze jdou? Do čeho vlastně investujete? Pokládáte si vůbec tyto otázky?

Tady máme stomiliardový deficit plánovaný a investice máme pouze ve výši 76 mld. Kč. Vláda rozdává peníze, vláda se tváří, že těch peněz je dost, ale přitom nemá žádná řešení na otázky, které jsou opravdu klíčové z hlediska budoucnosti a taky budoucích rozpočtů. Nemá žádné řešení na problematiku důchodů, nemá skutečné řešení na růst ekonomiky, nechystá se investovat, nechystá se stavět nové dálnice, investovat do kvalitnějšího zdravotnictví, nepodporuje výzkum a vývoj. Tento rozpočet v žádném případě není prorůstový, není proinvestiční. Tento rozpočet je přerozdělovací. Tento rozpočet všem bere a dává jenom vybraným skupinám a především přispívá na provozní náklady jednotlivých úřadů a na platy úředníků. Dámy a pánové, občanští demokraté se budou snažit tento rozpočet opravit prostřednictvím různých pozměňovacích návrhů, které předložíme, ale zůstává faktem, že v této podobě ho v žádném případě nemůžeme podpořit. Děkuji. S první přichází k mikrofonu pan premiér Sobotka, poté se připraví paní poslankyně Černochová. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pan poslanec a předseda Fiala tady líčil růžovou budoucnost Úřadu vlády, jak se na Úřadu vlády budou zvyšovat platy v příštím roce. A za druhé obávám se, že ta růžová budoucnost nenastane, tak jak ji pan předseda Fiala líčil, neboť Úřad vlády má vyměřený odvod cca půl miliardy korun za kauzu ProMoPro a má vyměřené penále, které je zhruba ve stejném rozsahu. To znamená, že pokud se ten odvod zrealizuje, tak nebudeme zvyšovat platy, ale zavřeme, zhasneme a Úřad vlády nebude mít ani korunu na svoji činnost. Chci jenom připomenout, že to byl pan Topolánek a pan Vondra, kteří ozvučovali tak intenzivně české předsednictví, až finanční úřad vyměřil Úřadu vlády tuto pokutu. Říkám to proto, že to byla jedna z prvních věcí, se kterou jsem se setkal, když jsem se ocitl ve funkci premiéra. Nový šéf Úřadu vlády mě informoval o tom, že je tady šetření finančního úřadu a že to směřuje k takovémuto rozhodnutí. Pak jsme to rozhodnutí dostali to znamená půl miliardy pokuta, odpovídající penále, což samozřejmě vysoce převyšuje jakýkoliv rozpočet Úřadu vlády, byť by byl mírně navýšen v důsledku nárůstu platů o 3,5 %. A ještě dvě poznámky. Už tam nebudou ty milionové odměny, tak jak byly za vaší vlády, protože bude platit a platí zákon o státní službě. Já už jsem předem redukoval vyplácené odměny, abychom se nikdy nedostali do takové situace, jako když bývalí úředníci dosazení ODS dostávali roční odměny ve výši 700, 800 nebo 900 tisíc korun. Čili k zásadní změně už došlo a bude tady platit zákon o státní službě. A pokud jde o platy poslanců a senátorů, vždycky jsem říkal, že by neměly růst rychleji než platy zaměstnanců ve veřejném sektoru. A to je názor, který neustále mám také do budoucna. Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Černochovou. Prosím, aby se připravil pan poslanec Kolovratník. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych možná doporučila panu premiérovi více než to, aby tady nám kázal, co bylo, je a bude, aby si sehnal ministry, kteří když se podíváte na tu lavici za mnou, tak je jich tady tak žalostně málo. Nejsou tady ministři, kteří mají... Pane premiére, já vás prosím opakovaně, včera jste mi dělal to samé.

Takže bych velmi pěkně poprosila, abyste přerušila tuto schůzi a aby si pan premiér sehnal do lavic své kolegy z vlády tak, aby tady nebyli pouze čtyři ministři, ale aby tady byli všichni ministři! Žádná z předchozích vlád si nikdy v minulosti nedovolila, když se projednával ten nejzásadnější, nejstěžejnější dokument, zákon, kterým je státní rozpočet, aby tady bylo tak žalostně málo ministrů. V loňském roce jsme kvůli tomu, že jste tady neměl ani jednoho ministra, dokonce museli schůzi přerušovat. Takže já vás prosím, sežeňte si své kolegy, ať vás je tady víc a nejsou ty lavice za mnou takto prořídlé. Paní poslankyně, já se táži, zda je to váš procedurální návrh na přerušení schůze. Já ale bohužel musím říct, že odporuje jednacímu řádu, protože zástupci vlády tady jsou.